Někteří poslanci neslyší. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vlastimil Válek a připraví se na faktickou pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl upozornit na tři věci. Zaprvé jsem chtěl poděkovat panu ministrovi za to, jak se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Pawlase. Domnívám se, že toto je kámen úrazu. Myslím si, že to je velmi špatný pozměňovací návrh. Jsem přesvědčený o tom, pokud projde zákon s tímto pozměňovacím návrhem, bude řada problémů. A já už teď mám nachystaných několik písemných interpelací na to, jak se bude počítat ten tržní podíl. Velmi se těším na písemné odpovědi Ministerstva zdravotnictví, které tento zákon bude muset realizovat. Druhá poznámka, kterou mám.

Děkuji. Zatím poslední přihláška. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Říkám to jenom proto, že to není zjednodušení té věci.

To je prostě věc, která má v sobě celou řadu věcí, které se musejí posoudit.

Děkuji. Nemám tady další přihlášku do rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. A potom pan ministr.

Děkuji. Jenom bych si dovolil stručně okomentovat několik věcí, které zazněly v rozpravě.

Zaznělo tady, že lékárník, a je to samozřejmě pravda, v řadě případů, možná těch méně závažných onemocnění, zdravotních problémů, dává pacientům rady, doporučení, konzultuje věci bez toho, že by tomu předcházel ten krok návštěvy lékaře nebo konzultace s lékařem, čili jaksi koná v této situaci autonomně. To je jistě pravda.

To si myslím, že by bylo velmi dobré zejména s ohledem na tu myšlenku, která zde také zazněla, nebo ten plán, aby souhlas nebo nesouhlas bylo možno udělat písemně přímo na tom místě. Další věc. To je také nepochybně pravda.

Role lékárníků tady opravdu bude už, řekněme, jenom sekundární pojistky.

A vychází to ze zcela konkrétních podnětů a stížností, které kancelář ombudsmana dostávala.

To není úplně tak. Čili to by byla věc na nějakou podrobnější přípravu, důkladnější spíše ze strany ministerstva.

Čili to je podle mě také důvod, proč prostě u lékařů je důležitější, aby ten přehled měli, protože oni můžou, a oni jsou za to zodpovědní, oni musejí posoudit stav pacienta celkově, klinický stav, dosavadní farmakoterapie a na základě toho vést léčbu, za což jsou zodpovědní. Děkuji vám za pozornost. Pane ministře, máte slovo. Prosím. Děkuji za slovo. Myslím si, že skutečně přínos lékového záznamu je obrovský a je to obrovský posun v zajištění lepší kvality a bezpečí péče o pacienty.

A tam, kde já vidím velký benefit pro lékárníky, není pouze právě v těch lékárnách, ale je i v té klinické farmacii, která se velmi slibně rozvíjí.